Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové.

Nyní ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Když jsem říkal někteří vládní poslanci, tak jsem se díval tím správným směrem.

Je pravda, že nečtu program komunistické strany. A já nestraším.

Naštěstí nemáte takovou sílu, abyste to mohli zavést.

A přiznám se k tomu, že program komunistické strany fakt nečtu ani číst nebudu. Děkuji panu poslanci Stanjurovi.

A možná i díky tomu, že máte program, jaký máte, a postupovali jste v nedávné minulosti, nedávnější než ta dávná, o které jste mluvil, tak, jak postupujete, tak při poměření vašich sil a našich sil jsme na tom naštěstí lépe o něco, pardon. Ale opět vás prosím, nestrašte.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já už budu stručný, protože si myslím, že tady pan hejtman spíš trošku trpí, že sem přišel s návrhem, který není typickou krajskou problematikou.

Ta situace je jiná. V zastupitelstvu Středočeského kraje prostě vládnou komunisté a sociální demokraté a pan hejtman se v tom musí prostě vždycky nějak zorientovat.

Děkuji panu poslanci Bendlovi.

Protože se nikdo nehlásí, nikoho nevidím se hlásit z místa, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane hejtmane?

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem strašně rád, že jsem tady zažil diskusi takovou trošku bohatou. Je dobře, že vás problematika státních lesů zajímá.

Protože lesy, to není jenom výroba dřeva.

Tak prosím vás, chtěl jsem požádat, abyste zvážili, jestli by nebylo dobře, aby parlament, ve kterém zastupujete všech deset milionů obyvatel, deklaroval, že lesy jsou pro vás důležité a že zůstanou v majetku státu.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Ještě než se budeme zabývat návrhy na rozhodnutí, které padly v rozpravě, případně dalšími návrhy, konstatuji další omluvenku z dnešního odpoledního jednání. Žádám pana zpravodaje, aby mě kontroloval.

Až se počet přítomných ustálí to je právě teď budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pokud nikdo nenamítne proti zápisu, tak budeme považovat návrh za přijatý a ukončíme projednávání tohoto bodu, tedy bodu 67.